Neměla bych určitě zapomenout na oblast, kterou zahrnuje Rada vlády pro lidská práva obecně, která má mnoho podvýborů a výborů a pracovních skupin, a já tady zmíním jenom ty, o kterých jistě uslyšíte v jiných souvislostech: výbor pro základní práva a předcházení diskriminaci, výbor proti mučení a nelidskému zacházení.

Tam si myslím, že opravdu ty úkoly jsou jasné, konkrétní, kontrolovatelné a panu ministrovi závidím i nezávidím.

Máte to na stránce 50 a 51, tuším.

Je to konkrétní, ale bude se to dobře také kontrolovat. Podařilo se přijmout za ty tři roky strategické dokumenty, na které se váže mnoho prostředků nejenom z Evropské unie, ale také se počítá, že určité příspěvky a dotace budou poskytnuty ze státního rozpočtu.

Myslím si, že v tomto ohledu nebude tak obtížné ty prostředky zajistit, a pokud vím, tak se s nimi počítá.

Takže tady si myslím, že v programovém prohlášení chybí celá oblast vyrovnávání se České republiky s rovností žen a mužů tak, jak by to ve vyspělé Evropě mělo být standardem. Jsme opravdu někde v té poslední čtvrtině.

Za každým právem má být odpovědnost, v trestním právu to máme jasné, ale ono to platí nejenom v trestním právu. My jsme udělali takový odvážný krok a já moc děkuji romské menšině, její elitě, že dokázala přepracovat tu původní, úředníky klasicky standardně připravenou strategii, s kterou moc nesouhlasila, na strategii, která je opravdu moderní.

Oni si zaslouží mít svého zástupce, který bude mít odpovědnost za své záležitosti.

Dále je to Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi.

Většinou se to redukuje na kritiku několika takzvaných politických neziskovek a zapomíná se na ty stovky neziskovek, které dělají za nás práci, která by nás stála mnohem více, kdyby to měl dělat stát. Snad se něco podařilo, ta strategie s tím počítá.

Je to jedna z nejpečlivěji připravených strategií, ale neříkám, že se musí schválit.